Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré ráno. Zahajuji druhý jednací den přerušené 4. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Přečtu omluvy neúčasti na dnešním jednání.

Dále z pracovních důvodů se omlouvá Ludvík Hovorka, z rodinných důvodů pan poslanec Vítězslav Jandák a z osobních důvodů se také omlouvá Simeon Karamazov. Ze zdravotních důvodů pan Jaroslav Klaška, bez udání důvodu paní Miroslava Němcová, z pracovních důvodů se omlouvá dále pan poslanec Josef Novotný a ze zdravotních důvodů pan poslanec Martin Novotný, z osobních důvodů paní Jana Pastuchová, ze zdravotních důvodů pan poslanec Karel Rais, z pracovních důvodů také pan poslanec Karel Šidlo a ze zdravotních důvodů pan poslanec Jiří Štětina, z pracovních důvodů také paní poslankyně Markéta Wernerová, z osobních důvodů pan poslanec Jan Zahradník a na dopolední jednání se omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů.

Pan ministr zahraničí se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, bez udání důvodu se omlouvá pan ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny do 9 hodin ráno. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 33, volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. Ještě předtím eviduji přihlášku pana předsedy klubu Úsvit přímé demokracie Radima Fialy. Pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Moc se omlouvám, ale chtěl bych vás všechny požádat o 30 mininut na přestávku hnutí Úsvit. Děkuji, pane předsedo. Ještě jsem viděl z místa přihlášku pana poslance Daniela Hermana. Pane předsedo, mohu ještě nebo spěchá ta přestávka? Požádám tedy pana kolegu Hermana, aby se vyjádřil až po přestávce, a vyhlásím přestávku na jednání klubu Úsvit přímé demokracie.